Já doporučuji, abychom tohle pravidelně kontrolovali, abychom pravidelně dostávali zprávu, jak ty práce pokračují, jak u těch devíti staveb, tak u těch ostatních devadesáti, které to štěstí neměly. Abychom začali intenzivně pracovat na zjednodušení stavebního zákona, když to řeknu takhle, případně jiných předpisů, které k tomu budou potřeba, a abychom si stanovili dvě klíčové priority na silnici: R35 a silniční okruh kolem Prahy. To si myslím, že jsou dvě stavby, které nám chybí nejvíce. Ta první zásadním způsobem odlehčí D1 a ta druhá zásadním způsobem pomůže nejenom hlavnímu městu, ale všem nám, kteří pokračujeme za Prahu a potřebujeme Prahu objet, a ne vjíždět do Prahy. A pokud to bude priorita, tak jsme podle mě schopni najít možná i nějaké speciální legislativní řešení pro ty dvě stavby, protože ty opravdu potřebujeme.

Když vidím pana ministra, a jeho představa, jak nám budou jeho úředníci kontrolovat kotle, je zrovna ideový zásadní střet o domovní svobodu a tam se můžeme přít.

Trasy jsou stabilizované, všichni víme, kde to má být. A podotýkám, problémem skutečně nejsou peníze. A to už roky nejsou problémem peníze. Problémem jsou nedostatečně připravené stavby, které mají za prvé legislativní důvody a za druhé chybná politická rozhodnutí zejména ministra Bárty. Nebojím se to pojmenovat takhle úplně přesně, protože zastavit přípravu a průběh staveb bylo chybné politické rozhodnutí. A podle mě neochota každé vlády stanovit dvě tři prioritní akce, a ty ostatní prostě musí počkat.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, dovolte mi, abych na úvod svého vystoupení poděkoval všem kolegům a kolegyním, kteří podpořili zařazení bodu, který je momentálně na tabuli, do programu této schůze, a dokonce se podíleli na pevném zařazení na dnešní den.

Protože řekněme si, jsme závislí na exportu, ale na druhé straně stavebnictví v České republice pomalinku a pomalinku zhasíná. Velké firmy hledají zakázky v zahraničí.

Je to skutečně tristní výsledek. Proto jsem rád, že ta debata byla taky spojena, abychom se nevraceli ve dvou bodech ke stejnému, protože budou zaznívat podobné argumenty. Je to skutečně tristní, protože stavby připraveny nejsou. A když člověk pozorně sledoval vývoj letošního roku na konci prvního pololetí, kdy jsme projednávali novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, tak oba dva páni ministři, kteří už dneska hovořili, jak ministr životního prostředí, tak ministr dopravy, nás, zástupce jednotlivých politických subjektů, ubezpečovali, že společným úsilím udělají vše pro to, aby tam, kde jsme ztratili platné rozhodnutí EIA, bylo získáno co nejrychleji, a prioritní budou stavby, které mají souhlas ve výjimkách vyjednaných Evropskou unií. Dovolím si tady připomenout jednu věc. Možná i přes to dlouhé působení v politice, tady v Poslanecké sněmovně, jsem ještě ochoten věřit některým slibům ministrů. A musím se tady opravdu nechtěně vrátit k tomu, co říkal pan ministr dopravy v roce 2015.

Na příští rok pan ministr ve svém vlastním tiskovém prohlášení ze 16. srpna slibuje zahájení budování pouze to je upravené číslo 141 km dálnic.

Porovnejte si to s čísly. A to je první důvod, proč jsem požádal o zařazení tohoto bodu. Protože když si tato čísla vezmete a dozvíte se z tisku a z informací ministra, že v podstatě, myslím teď ministra životního prostředí, že ty stavby, které byly námi schváleny pod slibem, že bude intenzivně pracováno s přípravou dalších staveb, se příloha sníží o jednu stavbu prodloužená Rudná v Moravskoslezském kraji a nakonec slíbený Pražský okruh, kde byla tvrdá podmínka všech politických subjektů, že se na něm musí pokračovat i za cenu vkládání vlastních zdrojů a nečerpání evropských zdrojů, které souvisí s programem operačního programu Doprava II, tak jsem byl přesvědčen, že tyto dvě stavby, které jsou v současné době s velkým otazníkem, zda vůbec k jejich realizaci dojde, vyvolávají současně s těmi prohlášeními a s těmi fakty, které dosud máme, velkou obavu, že vůbec k tomu dojde.